Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do obecné rozpravy? Paní předsedkyně, prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Velmi stručně.

Ale chci říct za klub hnutí ANO, že my zkrácení lhůt podpoříme. Já budu takto klub instruovat a věřím, že mě podpoří. Já vám také děkuji. Prosím, pane poslanče, řádná přihláška do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom v krátkosti se také vyjádřím k projednávanému tisku.

Já tedy jenom ještě v rychlosti to proběhnu.

Možnost odečíst hodnotu bezúplatného plnění od základu daně se navrhuje v případě poplatníků daně z příjmu fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, rozšířit tak, aby tuto možnost podle § 15 odst. 9 zákona o dani z příjmu měli také daňoví rezidenti Ukrajiny, kteří splňují stanovené podmínky, pokud doloží, že zdanitelné příjmy ze zdrojů z České republiky tvoří 90 % jejich zdanitelných příjmů, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby.

I nadále je zachována stávající koncepce příjemců bezúplatného plnění a účelů, na které může být odečitatelné bezúplatné plnění poskytováno. Podle dosavadního znění ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů nelze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatných plnění poskytnutých fyzickým nebo právnickým osobám, jejichž bydliště nebo sídlo se nenachází na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího evropský hospodářský prostor.

Prosím, pokračujte. Děkuji, pane předsedající.

Navrhovaná právní úprava týkající se prodloužení navýšení maximální hodnoty bezúplatného plnění představuje ze strany státu Česká republika jeden z kroků na podporu dobročinného úsilí poplatníků, kteří se rozhodli pomoci Ukrajině a jejím obyvatelům v probíhajícím válečném konfliktu na jejím území.

Prodloužení navýšení nejvyšší hodnoty odečitatelného bezúplatného plnění na 30 % zároveň představuje jedno z opatření k zajištění vícezdrojového financování, to jest nikoliv pouze z veřejných rozpočtů veřejně prospěšných organizací, k jehož prosazování se vláda ve svém programovém prohlášení zavázala, a to pomocí pozitivní motivace poplatníků k přispívání na činnost veřejně prospěšných organizací prostřednictvím možnosti výrazněji snížit svou výslednou daň.

Také jeho výše je limitována, přičemž v běžném režimu jsou výdaje na takové bezúplatné nepeněžité plnění daňově neuznatelné. Na základě navrhovaného zákona však bude dočasně umožněno, aby si daňoví poplatníci uplatnili výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v roce 2022 na pomoc Ukrajině, jejím územně správním celkům a právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny jako daňově uznatelné výdaje, pokud je naplněna podmínka účelu, kterou je nutno splnit pro účely snížení základu daně dle § 20 odst. 8 a § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

Výše uvedené navrhované změny v oblasti daní z příjmů se týkají poplatníka daně z příjmu v postavení poskytovatele bezúplatného plnění z hlediska jeho možnosti odpočtu hodnoty bezúplatného plnění od základu daně nebo uznatelnosti jako výdaje.

Jedná se v podstatě o rozšíření současného výčtu osvobozených bezúplatných příjmů, podle kterého by připadalo v úvahu v souvislosti se situací na Ukrajině osvobodit pouze bezúplatný příjem plynoucí do veřejné sbírky a bezúplatný příjem na humanitární nebo charitativní účel.